Já vás poprosím, abyste se už usadili na svých místech, budeme pokračovat.

Poté bychom pokračovali body z bloku zákony druhé čtení a body z bloku zákony prvé čtení.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych si dovolil navrhnout změnu programu dnešní schůze, a to velmi jednoduchou.

Poprosím, abyste se usadili na svých místech a věnovali se programu. Tak ještě jednou k bodu 11 dnešní schůze. Jedná se o sněmovní tisk č. 493. Velmi stručná novela insolvenčního zákona, která se dotýká rychlejšího oddlužení mladistvých, resp. mladých lidí. Já bych si dovolil navrhnout po dohodě s předkladateli zařazení tohoto bodu jako prvního bodu dnešního jednání. Já vám děkuji. Jako další s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegyně, vážený pane předsedo.

Děkuji. Děkuji. Jako další mám písemnou přihlášku pana poslance Čižinského. Pan poslanec Čižinský. Je to možné.

Já bych poprosil zařadit pevně po případném bloku třetích čtení v pátek dva body.

Dobře, děkuji.

Bod číslo 8?

Ano, aby bod č. 8 byl první.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl navrhnout bod č. 8, zvýšení rodičovského příspěvku, jako bod číslo dva dnešní schůze za ty dětské insolvence, pokud projdou. Případně jako bod jedna, pokud dětské insolvence neprojdou. A současně žádám, aby se návrh kolegy Faltýnka hlasoval odděleně. Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení k programu schůze. Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o přednesených návrzích. Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Výborného, abychom bod 11, tisk 493, novela insolvenčního zákona, zařadili dnes jako první bod dnešního jednání. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?